Já bych chtěla zareagovat na pana kolegu Šimka, prostřednictvím pana předsedajícího.

Ne, my už si je platíme, my už si tam ty obaly platíme.

Já jenom, aby to tady zaznělo, že jste to řekl opravdu... A já samozřejmě jsem připravena ještě na pár dotazů na pana poslance Haase, ale tím, že se musím hlásit z místa, čekám bedlivě. Vaši přihlášku samozřejmě eviduji, paní zpravodajko.

Já jsem zavnímal dotazy nebo takovou zpětnou vazbu od dvou kolegů, od kolegyně Peštové a od kolegy Brabce.

Nemáme žádné oficiální stanovisko profesních asociací, municipalit, to znamená Svazu měst a obcí nebo Sdružení místních samospráv, nemáme. V té pracovní skupince jsme byli kolegové ze tří politických stran. To znamená, chápu, že to nemusí každého uspokojit, ale projednávali jsme to se starosty, se zástupci obcí v rámci těch tří politických stran.

Přináší informační povinnost obcí o množství odpadu, přičemž ta informační povinnost musí být plněna v konkrétních množstevních jednotkách. To nemůže být nějaký řeknu údaj úplně nekonkrétní.

Anebo dokážete si představit, že mám povinnost zesmluvnit jednotlivé obce v těch milnících, jak jsme si řekli, a nebude existovat žádná, ani minimální míra součinnosti ze strany buď těch, kdo drží ty informace, protože je ze své činnosti mají, to jsou obce, anebo ti, kteří mají být druhou stranou té smlouvy? Čili tady si férově myslím, že pokud řetězec té povinnosti má být úplný někdo má informace, někdo tu povinnost ze zákona musí plnit a hrozí mu reálná sankce, když to plnit nebude, a na konci je ministerstvo, které je příjemcem těch informací. Pokud ten řetězec má být úplný, tak tenhleten na začátku, to jsou ty obce, minimální povinnost součinnosti mít musí.

To znamená, že pokud by návrh výrobce, návrh smlouvy, kterým má být náhrada realizována, odpovídal požadavkům stanoveným zákonem, že by obec byla povinna uzavřít.

A poslední, čtvrtá poznámka. U povinnosti součinnosti obcí na rozdíl od výrobců a provozovatelů je to opravdu povinnost, a teď zdůrazňuji, protože vycházíme, že obce jako veřejnoprávní subjekty nepotřebují nad sebou finanční bič v podobě pokuty, tak u obcí to tady můžu takhle uklidnit všechny zastupitele, všechny starosty, všechny radní z obcí v našich řadách, můžu takhle uklidnit veřejnost, pokud nás poslouchají takže pro povinnost součinnosti, to si myslím, že je naprosto korektní a férové, není stanovena žádná sankce, protože očekáváme, že veřejnoprávní právnická osoba typu obce, pokud jí zákon uloží: Poskytni součinnost, tak tu součinnost poskytne. A tamto snad nebyl dotaz, ale byla to nějaká zpětná vazba, kterou jsem se snažil poslouchat od kolegy Brabce, prostřednictvím pana předsedajícího.

To můžu potvrdit, opravdu ta stanoviska byla naprosto rozporná jak mezi ministerstvy, tak mezi dalšími připomínkovými místy, třeba z podnikatelského sektoru Hospodářská komora, Svaz průmyslu a dopravy, Svaz obchodu a cestovního ruchu. Myslím si, že pozměňovací návrh jde přesně tím cílem, nějakým způsobem ohladit hrany, které byly obnaženy v mezirezortním připomínkovém řízení tak, jak jsem to říkal úvodem svého prvního vystoupení, tak nějakým způsobem nalézt vyvážené řešení mezi všemi třemi zainteresovanými subjekty v novém procesu mezi obcemi, výrobci, respektive provozovateli kolektivních systémů a ministerstvem. Jestli takhle stačí ta zpětná vazba, protože ta zmínka od kolegy Brabce tam byla? Děkuji vám, pane poslanče. Eviduji dvě faktické poznámky. Nejprve poslankyně Margita Balaštíková, potom paní zpravodajka. Dobrý den, kolegyně a kolegové.

To je úplně nemyslitelné, protože děláme přece zákony pro ně, chceme vědět, jak se k tomu staví. Je to pro mě překvapením. Nyní s faktickou poznámkou paní zpravodajka. Prosím, vaše dvě minuty. Sice jsem chtěla říct část toho, co řekla moje předřečnice, ale budu pokračovat. Ta povinnost je daná výrobcům. Je to tak.

A co udělala autorizovaná společnost?